My v této chvíli prohlasujeme naše společné stanovisko koaličními hlasy. Pokud se přidají opoziční, je to dobře, ale naše společné stanovisko, na čem jsme se shodli, prohlasujeme koaličními hlasy. Doufám, že jsem to vysvětlil poměrně jasně. Já vám děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí Radek Vondráček. Prosím.

Děkuji. Já se ptám tedy, zda ještě někdo další se hlásíte do rozpravy: Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přečtu omluvu. Vzhledem k tomu, že jsme ukončili rozpravu, nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Děkuji.

Poprosím, abyste se přihlásili kartami.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro stažení? Kdo je proti návrhu?

Kdo je proti?

S návrhem byl vysloven souhlas. A poslední návrh, tedy na stažení, byl pozměňovací návrh G pana Michala Kučery. Dodatečná podmínka pro to, být poplatníkem daně z neočekávaných zisků.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji. Proceduru jste obdrželi všichni jako 167. usnesení rozpočtového výboru. Nejprve bychom tedy hlasovali o jedné legislativně technické úpravě, která zde zazněla z úst pana kolegy Kučery.

Poté pozměňovací návrh schválený výborem pod písmenem A, to je limit pro podávání daňového přiznání.

A poté tedy zákon jako celek. Já vám děkuji. Ptám se, zda máte někdo návrh na úpravu nebo změnu hlasovací procedury? Nevidím žádný návrh.

Kdo je proti?

S procedurou jsme vyslovili souhlas, a já tedy požádám, abyste nás provedl hlasováním a před každým pozměňovacím návrhem jste říkal stanovisko garančního výboru, a poté řekne stanovisko pan ministr. Děkuji.